Předložený návrh uvede ministr životního prostředí Richard Brabec.

Dovolte mi tedy představit vládní návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu.

Rotterdamská úmluva je smlouvou prezidentské kategorie. Aby změna její přílohy III byla platná také pro Českou republiku, je k tomu zapotřebí souhlasu Parlamentu ČR a následné ratifikace prezidentem republiky. Děkuji panu ministrovi. Máte slovo, pane poslanče. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové.